Co je třeba dovysvětlit, je, že některé položky na tom seznamu jsou poněkud, řekněme, obecné a že za nimi stojí tedy konkrétní připravené čerpání. Například když je tam položka veřejný sektor, tak je jasné, že pokud budeme významné peníze směřovat do zdravotnictví, že víme, na co to tam v tom zdravotnictví půjde, že zdravotnická zařízení státu či krajů skutečně dostanou příslušné peníze, a to jak z hlediska kapacit, tak i z hlediska úhrady platů ve zdravotním sektoru.

Já si myslím, že možnost pozměňovacích návrhů nejen že tomu dá konkrétnější a akceptovatelnější podobu pro ty, co budou hlasovat, ale že vlastně je to šance zohlednit i jiné pohledy.

Nepochybně ano. Já teď na základě dohody politického grémia a předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, věnujte mně pozornost, protože polední pauza bude tentokrát pouze hodinu.